Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Počet členů není zákonem určen a je potřeba počet členů stanovit. I v tomto případě je důležité, aby v podrobné rozpravě zazněly návrhy. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby měl tento kontrolní orgán postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. Dále bychom měli rozhodnout v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu, zda tuto komisi ustavíme podle zásady poměrného zastoupení, případně jiným způsobem.